Proto si dovoluji znovu požádat, schvalme tu verzi Poslanecké sněmovny. Děkuji. Pan senátor Zdeněk Nytra a jeho závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Než přednesu návrh usnesení, tak vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami.